Já vám děkuji. Doplňující otázku položí pan poslanec.

Děkuji. Slovo má paní ministryně.

Ale prověřím to. Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Alespoň to je můj dosavadní dojem. O důvodech nechci spekulovat, ale může jít třeba jen o to, že jsme zvyklí dělat věci složitěji, než je nutné, a komplikované praxe se konzervativně držíme a moc nepřemýšlíme nad tím, jak by to šlo jednodušeji a lépe. Teprve konkrétní příklady úkonů, které by bylo možné zjednodušit, nás mohou pohnout správným směrem. Myslím, že takovým příkladem může být to, jak řidiči zjišťují, jak jsou na tom s body, které dostávají za spáchané dopravní přestupky. Současný systém je po mém soudu skutečně komplikovaný a doslova volá po moderním řešení, kdy se řidiči budou moci o stavu svého bodového konta přesvědčit z pohodlí domova. A moje otázka zní, zda s touto tezí souhlasíte. Pokud ano, můžete odpovědět, kdy se řidiči nového řešení dočkají, popřípadě co brání tomu, že se ještě nedočkali? Děkuji za odpověď.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak na tyto sugestivní otázky nelze než odpovědět, že všechno, co bude v mých silách. Ale nechci tu odpověď jenom takto zkrátit.

Na druhé straně informovanost občanů o stavu bodového konta je samozřejmě velké téma. Hovoří se o něm často. Dneska existují dva způsoby. První je, nebo může být samozřejmě osobní návštěvou, ale také elektronicky. Tady musím dodat avšak použitím datových schránek. Buď můžete přes dopravní úřad, na Czech POINT, nebo na Ministerstvo dopravy.

Do budoucna bude možnost přístupu k bodovému kontu pomocí občanského průkazu. V dalších novelách našich zákonů počítáme s tím, že by to bylo zákonem upraveno. Tato je teď v legislativním procesu. Tato nová technologie, která je v gesci Ministerstva vnitra, zajistí dostatečnou bezpečnost přístupu k osobním údajům.

Já vám děkuji a nyní má slovo paní poslankyně. Děkuji za odpověď, pane ministře. Chtěla bych se zeptat, zda jste v kontaktu s Ministerstvem vnitra ohledně přístupu občanů prostřednictvím eobčanek, protože dost často se stává, že jednotlivé resorty mezi sebou nekomunikují ani v těchto věcech, a potom by to pro občany znamenalo mnohé komplikace.

Já vám děkuji a reagovat bude pan ministr. Ano, v kontaktu jsme, probíhají na pracovní úrovni komunikace. Teď vám ale úplně neřeknu přesně.

Já vám děkuji. Nyní mám pro přítomné poslance informaci: V tuto chvilku končí zasedání sněmovní komise pro výběr nového vedoucího kanceláře.

Mám tady případ, jméno znám i konkrétní školu znám.

Prý je to normální, bylo řečeno jejím zaměstnavatelem. Tím zaměstnavatelem, který totéž tvrdě vyžadoval od učitelů, zákonem jsme to zatrhli a zapomnělo se na tuto odbornost, která v těch školách je.

Má otázka tedy zní: co s tím urychleně chcete dělat? Jméno i údaje mám, jak již uvádím. A paní uvádí: